Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, dámy a pánové, když se začalo hovořit o tom, že vláda bude jednat o prodloužení nouzového stavu, ptali se mě novináři, jak se k tomu náš klub postaví a zda prodloužení případně podpoří. Už na samém počátku jsme jasně řekli, že se nechceme a nebudeme chovat stejně jako dnešní koalice v době, když byla opozicí. A já jsem v tomto duchu naprosto otevřeně novinářům odpověděla. Řekla jsem, že jsme ochotni nouzový stav podpořit o 30 dnů, jedinou naší podmínkou bylo představení strategie na následující měsíce.

Mluvím o strategii krátkodobé a střednědobé, a to v oblastech, kterých se současná krize bezprostředně týká. Očekávala bych už dávno, že bude vypracováno několik variantních plánů pro oblast školství, bydlení, zdravotnictví, trh práce, sociální oblast a samozřejmě finance. Dopady do rozpočtu to jistě budou zásadní, ale jakákoliv konkrétní čísla jsme zatím neslyšeli. Skoro to vypadá, jako by žádná strategie hotova nebyla.

Já musím říct, že to je pro mě naprosto nepochopitelné, ale na druhou stranu bohužel zcela symbolické.

A od té doby se vládní koalice snaží opozici obcházet téměř neustále. Jsou chvíle, kdy je to pochopitelné, jsou chvíle, kdy je to pochopitelné méně, a pak jsou chvíle, kdy je to hrubá chyba, a to třeba když projednáváme prodloužení nouzového stavu.

A o to by vládě přece jenom mělo jít především.

Nám se jí sice nedostalo a naopak jsme museli neustále bojovat na několika frontách. Vy ale máte k dispozici komfort možné podpory nejsilnějšího klubu, přesto jste se rozhodli pro jinou a dost možná protiústavní cestu.

Cituji doslova: Vláda rozhoduje vždy o 30 dnech, přičemž rozhodování o dalších a dalších 30 dnech je vázáno na předchozí souhlas Poslanecké sněmovny. Po jeho udělení opět rozhodne vláda, tím pádem je uchována kontrolní role Sněmovny a opozice v ní.

Je to už poněkolikáté, co se pohybujeme minimálně na hraně ústavnosti, a to je od vlády, která se zaštiťovala slovy o zahrabávání příkopu ve společnosti lepší politickou kulturou a tak podobně, absolutně pokrytecké. Už jsem to zmínila, skutečně jsem to rozhodnutí vlády o bezprecedentně dlouhém prodloužení nouzového stavu nechápala.

Paní předsedkyně tady není, ale přesto musím říct, že ten výrok považuji za naprosto skandální.

Určitě si také vzpomenete, že v době, kdy jsme byli v největší krizi a nemocnice na hranici svých kapacit, Sněmovna nepochopitelně nouzový stav prodloužit odmítla.

My vnímáme vážnost té situace, ale to neznamená, že můžeme rezignovat na parlamentní kontrolu. Mělo by být samozřejmé, že vláda nejpozději po 30 dnech přijde do Sněmovny, seznámí poslance s aktuální situací, vysvětlí strategii na další období, a pokud poslanci uznají, že důvody pro nouzový stav přetrvávají, opět je prodlouží. A já neříkám, že bychom znovu nezvedli ruku pro 30 dnů. To je legitimní postup, protože kontrola Sněmovny je základem parlamentní demokracie. Vláda na tento princip rezignovala a Sněmovnu obchází. Máte prostě většinu a ta vám umožňuje vše.

A to jsme také samozřejmě věděli, že za 20 dnů covid nezmizí.